Důvody ospravedlňující požadavek skutečně nezávislého hloubkového, neli dokonce forenzního auditu přitom existují.

Na písemný dotaz i na dotazy během jednání Rady České televize generální ředitel Dvořák jednak odmítl odpovědět, jednak uváděl, že odpovědět neumí.